Nejprve formalita. Je to sněmovní dokument číslo 151.

V zásadě ty čtyři věci můžu nazvat výdaje pro vědu a výzkum, platy učitelů, peníze na opravy silnic a peníze do sociální oblasti pro sociální služby a aktivní politiku zaměstnanosti. Navrhujeme posílit celkové výdaje pro vědu a výzkum tak, aby částka odpovídala částce, o které rozhodla a kterou navrhla minulá vláda.

Za druhé, navrhujeme navýšit položku platy učitelů o 1,5 mld., zejména z toho důvodu, že se zvyšuje výkon pedagogů, protože přichází zejména do základních škol více dětí než v minulých letech.

Dvě miliardy je požadavek na samé dolní hranici toho, co silnice potřebují. Poslední je podpora sociálních služeb, aktivní politiky zaměstnanosti a podpora zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. U aktivní politiky zaměstnanosti to je takové kouzelné. Ještě jsme nestačili úplně detailně analyzovat koaliční smlouvu, nicméně píše se tam: zvýšíme prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. My s tím souhlasíme. Věříme, že ten návrh pak podpoříte, protože ho zvyšujeme, tak aby bylo více peněz na rekvalifikaci a veřejně prospěšné práce. A třetí položka v této oblasti je, že zvyšujeme podporu zaměstnavatelům, pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnají lidi se zdravotním postižením či znevýhodněním, a vlastně na úroveň z roku 2013. Tam ten škrt nepovažujeme za správný.

A ještě jedna věc. Už jsem to říkal v prvém čtení. Máme na stole návrh zákona z dílny paní poslankyně Jourové, který říká, že mezi druhým a třetím čtením bude minimálně deset dnů. Jsem zvědav na dnešní hlasování o zkrácení lhůty na 48 hodin, jak to dopadne. Současně je v tom návrhu zákaz přílepků. Nicméně nic proti tomu. Představte si, my máme 19. prosince letošního roku v zákonu o státním rozpočtu na rok 2014 hlasovat o změně zákona, který se jmenoval státní rozpočet na rok 2013. Zase jsem zvědavý na to, jak se kdo k tomu hlasování postaví a jak nás pak bude přesvědčovat o tom, že jejich návrh poslanecký je velmi dobře a měli bychom to podpořit všichni. Ve výborech to měli, myslím, tři dny. Děkuji za pozornost.

Paragraf 106

Prosím, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové.

Chci vás tedy uklidnit, že se budu držet opravdu důsledně pouze toho tématu druhého čtení.